Odpusťte, prosím, asi bych neměl reagovat, ale bylo to tak strašně hloupé, že to nemohu nechat viset ve vzduchu jako nějaký názor. Je to to samé, jako kdybych řekl, že jdu na Václavák.

To přece není žádná urážka. Ten člověk, který tady před chvílí mluvil, nebyl ve formě. Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Mihola. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, důležité dohody si zasluhují náležitou pozornost a také patřičnou diskusi. Obojího se nyní dostává. Je dobře, že se na tuto dohodu díváme úhlem historie, dřívějších i současných politických situací a přes nejrůznější další roviny. Daleko důležitější je ovšem dívat se směrem do budoucnosti.

Naši zástupci ji podpořili na jednání výboru pro evropské záležitosti i v zahraničním výboru, kde byla projednávána. Jak již bylo zmíněno jedním z předřečníků, i já vnímám jako ostudné, že je Česká republika mezi čtyřmi posledními státy Evropské unie, které ji ještě neratifikovaly. Přitom je zřejmé, že přibližování Ukrajiny Evropské unii povede k její stabilitě. A stabilní Ukrajina je také v zájmu České republiky. Dohoda zahrnující jak politické přidružení, tak vytvoření zóny volného obchodu otevírá také nové možnosti pro politický dialog. Na základě dohody se Ukrajina zavazuje přijmout reformy a dodržovat demokratické zásady, lidská práva a zásady právního státu.

Nepolemizuji s tím, že je Ukrajina země plná problémů a že si za mnohé z nich může sama. Není ale namístě, abychom tomuto suverénnímu státu radili, jestli se má mírově rozdělovat po vzoru Československa, či po nějakém jiném vzoru, nebo se federalizovat, nebo se přetvářet v konfederaci a podobně. I já upřednostňuji diplomatická a mírová jednání. Ale nevím opravdu, proč by mělo být hlavním arbitrem dalšího vývoje na Ukrajině Rusko. Snad proto, že byla Ukrajina součástí Sovětského svazu? Nalijme si čistého vína. Jsme svědky novodobého zápasu o sféry vlivu. Česko podpisem asociační dohody Evropské unie s Ukrajinou získá i proto, že je pátým největším vývozcem na Ukrajinu ze všech členských států Evropské unie a šestým největším dovozcem z Ukrajiny. Dohoda je projevem solidarity Ukrajině ze strany Evropské unie, a tedy i od nás. Míří tam jistě i pro své historické zkušenosti. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Mám zde faktickou poznámku pana ministra Zaorálka a potom s přednostním právem se hlásí pan ministr Stropnický.

Z celkové sumy 4,6 miliardy představuje více než 3 miliardy dluh Kazachstánu a myslím, že 1,6 představuje ten dluh, který je na straně Ukrajiny.

A to jsou prostě peníze, které dluží ty dvě země. Za Ukrajinu mohu říci, že Ukrajina uznává existenci tohoto dluhu. Je otevřené jeho splácení. Samozřejmě není ho schopna asi splácet zrovna teď v situaci, ve které se nachází. Nicméně já vím, že premiér by měl navštívit Ukrajinu do konce tohoto roku, tuším v prosinci.

Čili hledáme i způsoby, které by nebyly jakoby přímým placením, ale kde by se hledaly i další formy, jak dluh splatit. Mohu vás tedy ujistit, že tahle otázka je vlastně neustále něčím, co je součástí naší oboustranné bilaterální agendy. Přímo v kompetenci to má samozřejmě Ministerstvo financí.

Přihlásil jste se s faktickou poznámkou. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr Stropnický.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Jsou ideologie, které to používají v současnosti často v různých ideologických šarvátkách. A především nešermujme demonstrativní láskou k ukrajinskému lidu.

Tak tady neřešme nějakou marginální okrajovou skupinku a pomozme těm Ukrajincům, ke kterým se tak často pateticky hlásíme tím, že jim nebudeme znemožňovat nebo komplikovat cestu k asociační dohodě. Ti lidé potřebují povzbudit a ne kádrovat. Děkuji. První faktickou poznámku má pan ministr Zaorálek.

Ale chtěl bych vám sdělit jednu pozitivní zprávu.